Já za sebe teď ve faktické poznámce chci rychle reagovat na Ondru Lochmana, na pana poslance.

Toho si jsem vědom.

A já to teď nemyslím jako nějakou zlou výtku nebo obhajobu. Fakticky konstatuji, bylo to v roce 2016 za ministryně Karly Šlechtové. My jsme zkoušeli já ta slova rád používám, to evoluce, ne revoluce zkoušeli jsme tehdy ten tehdejší starý zákon opět nějak nastavit, záplatovat, vylepšit. A ano, nepovedlo se to. Prostě vidíme všichni, že to dál nefunguje. Proto jsme se rozhodli v loňském roce k té už ne evoluci, ale revoluci.

A překvapuje mě ten velký odpor, emoce Ivana Adamce.

Řeknu to pak v obecné rozpravě. Děkuji za slovo.

Ona zmínila to, že starostové mají obavu, že přijdou o své pravomoci, a v tom se velmi mýlí.

Mají obavy z toho, že stavební úřady nebudou dostatečně dostupné pro občany, a to je trápí. To je pro ně zásadní věc, protože každý starosta ví, jakým způsobem má postupovat vůči stavebnímu úřadu a že do jeho konání nesmí zasahovat. Takže bylo by možná dobré i po těch osmi letech se poptat, a to doporučuji paní poslankyni Peštové, prostřednictvím pana předsedajícího, aby si tyto starosty objela, aby si zjistila, jaká je dostupnost v budoucnu stavebních úřadů, a to chceme změnit. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Vaše dvě minuty. Děkuji.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vaše dvě minuty.

Prosím, vaše dvě minuty.

Ten návrh tak, jak je, opravdu významně, významně destruuje spojený model výkonu státní správy.

Nerespektovali jste zásadní připomínky organizací, jako je Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů. Sám jsem viděl, že těch zásadních, opravdu velmi praktických připomínek byly stovky.

Uvědomme si, že stát ani neposílá a dlouhodobě neposílal prostředky na samotný výkon státní správy, takže jste to museli financovat a dofinancovávat z obecních rozpočtů tak, aby tento přenesený výkon státní správy byl vůbec funkční. Děkuji za slovo.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Věcně, rychle a vezmu to odzadu.

Ti lidé nebudou vědět, kam půjdou, budou tam, nebudou?

A tím, co vy navrhujete, naopak všechno znejistíte. Reakce na Věru Kovářovou. Slyšel jsem, máme obavu, že to nebude všude dostupné.

Vím, že tam jsou tuším dvě nebo tři bílá místa.